Budeme tedy hlasovat o návrhu na ověřovatele této schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 66. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Hayata Okamuru.

Toliko omluvy. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 66. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. Jako první je přihlášen pan předseda Jakub Michálek, poté pan místopředseda Karel Havlíček. Prosím, máte slovo. Kolegové, kolegyně, prosím vás o klid.

Prosím, máte slovo.

My jsme se jako vláda zavázali v programovém prohlášení, že učiníme opatření proti koncentraci ekonomického, politického a mediálního vlivu. Není to problém pouze České republiky, řada občanů už spoustu let se znepokojením sleduje určitý vývoj v oblasti koncentrace ekonomického, politického, mediálního vlivu například v Maďarsku, Itálii, a je to něco, co se nám může vrátit kdykoliv v budoucnu. Proto vláda předložila, respektive koaliční většina, návrh zákona, který zavádí dvě zásady do praxe, které už v právním řádu máme, ale nejsou reálně vymahatelné, a to aby členové vlády nemohli pobírat nenárokové veřejné zakázky a nenárokové dotace. Současně aby politici nesměli vlastnit média. Tento návrh zákona jsme se pokusili několikrát zařadit k projednání, ale vždy jsme čelili velkým obstrukcím. Proto jsem tento návrh v upravené podobě, která zapracovává připomínky i od vládních legislativců, navrhl jako pozměňovací návrh k návrhu, který upravuje působnost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který stanoví jeho působnost a doplňuje novou působnost v oblasti dohledu nad zákonem proti střetu zájmů. Bohužel od té doby ani tento návrh zákona, sněmovní tisk 312, se nedaří projednat.